Děkuju za slovo. Ten podstatný rozdíl byl v tom, že my jsme ten pozměňovací návrh podávali v okamžiku, kdy byl dohodnutý jak gesčním ministrem školství, tak ministrem financí, kdežto váš byl podán prostě tak bez jakékoliv dohody, takže v tom je věcně ten rozdíl jenom, proč je to hlasováno obráceně. Snad se pochopíme. Pokud se nepochopíme, budeme hlasovat. Děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Berenika Peštová.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Ale v každém případě tady celý den se bavilo o rozpočtu. Z ministrů tady byli maximálně dva, tři ministři. Víc jich tady nebylo. A je mi úplně jedno, jestli měli jinou práci, nebo neměli jinou práci. Dnes se projednával pro ně ten důležitý zákon. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, no, na ubohou aroganci pana Stanjury nebudu reagovat. Budu reagovat na pana Jurečku.

Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo.

Já jsem rozuměl jeho kritice, když byl v opozici, že tady nebyli ministři nebo premiér, tak jsem tomu rozuměl.

Máte tady být! To, že máte jiné akce, to je vaše věc. To je vaše věc, vaše rozhodnutí.

A vy už nejste v opozici.

Děkuji, pane poslanče. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, máte slovo.

Předpokládám, že tam započítáváte i finanční úřady po republice a možná nějaké další, já tu vaši hierarchii samozřejmě neznám, ale zajímala by mě skladba těch lidí.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ale já si dovolím jednu poznámku.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já bych chtěl možná jenom připomenout vaším prostřednictvím, že máme středu a interpelace ministrů vlády, čili ty dotazy, které tady teď začaly na ně zaznívat, nepatří na středu, ale na čtvrtek, takže zítra od 14 hodin máte možnost se na cokoliv doptat všech ministrů této vlády.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych také ještě se chtěla vyjádřit k vystoupení pana ministra financí ohledně počtu lidí na Ministerstvu financí...

A zároveň, když jste mluvil, jste otevřel rozpravu, takže jsem měla dostat i slovo. Když tady mluvím, tak prosím, když mluvím, tak mluvím v tu chvíli já.

A jenom doplním vysvětlení. Nebylo možné otevřít rozpravu, protože rozprava byla ukončena, začalo hlasování, čili nebylo možné otevřít rozpravu, i kdyby vystoupil pan ministr. Tak a teď k tomu, co dnes tedy bude projednávat vláda dnes bude schvalovat novou změnu systemizace na příští rok. Tak a teď si řekněme čísla a fakta ohledně Ministerstva financí.

Ano, pokud se podíváme na to, že Ministerstvo financí má pod sebou řadu úřadů, Finanční úřad, Finanční správa a tak dále, tam dojde ke snížení počtu. Navyšujeme na ministerstvech.

Možná to bude 85 politických náměstků, to se uvidí.